Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Musím říci, že v současně době trh již nabízí některé potraviny, ale musíme si také říci, že jsou drahé.

Za prvé ušetříme, za druhé ten člověk samozřejmě nemá nežádoucí účinky, protože je třeba si uvědomit, že neexistuje lék, který by neměl nežádoucí účinky.

A to mě nesmírně zamrzelo. Prosím pěkně, všichni jsme občas nemocní, všichni občas mohou mít nějaké závažné problémy, které se dají řešit i nefarmakologickou cestou. Pojďme zařadit bod, a protože si myslím, že není vůbec politicky ovlivněn, tak bych to prosila jako první bod po pevně zařazených bodech jak budou, nevím abychom si o tom promluvili, a to proto, že se domnívám, že komunikace je základ úspěchu, a jak jste viděli na našem víceméně apolitickém kulatém stolu o nedostatku léků, kvůli komunikačním nejasnostem došlo tedy k ne úplně řekněme chvályhodné situaci.

Děkuji. Děkuji.

Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych zde chtěl načíst nový bod, který se týká také nedostatku léků. Částečně zkrátím to, co jsem si připravil, protože už tady toho hodně zaznělo, ale v druhé polovině v rámci zdůvodnění toho bodu se pověnuji tomu, co nám tady pan ministr říkal. Jedná se o nekompetentnost, neschopnost a neřešení celé této situace s léky. Situaci, která vznikla, ministerstvo dostatečně neřešilo. I v minulých týdnech jsme se dozvěděli, a i dnes, co všechno ministr zajistil. Já potom mu položím několik otázek, aby nám řekl, kdy to zajistil a kdy to přijde. Pokud pan ministr říká, že je v krátké době schopen vyřešit nedostatek některých druhů léků a že je zajistil, já se ptám, proč nereagoval dříve?

Samozřejmě to přináší i problémy těm pacientům, kteří když nedostanou lék v lékárně, musí se vrátit k lékaři, a prostě absolvují takovéto kolečko.

Dovolím si zde citovat některých pár věcí. Co třeba pan ministr prohlásil: